V občanském životě bychom to určitě neudělali. Mámeli ústavní povinnost za občany, kteří nás sem volili, pak věřit nemůžeme tím spíše. K programovému prohlášení vlády dovolte, abych konstatoval, že jsem bedlivě poslouchal prezentaci pana premiéra. To programové prohlášení bylo opravdu několikrát přepracovávané a je to, počítalli jsem dobře, dvanáctá prezentace předsedy vlády, který prezentoval své programové prohlášení v této Sněmovně.

Jistě, najdeme tam spoustu slibů.